Dobře. Zazvoním a přivolám kolegy z předsálí, protože se jedná o procedurální návrh. Ještě bych vás chtěl požádat, abyste upřesnil návrh na přerušení do kdy.

Já vás ještě poprosím, abyste upřesnil hodinu.

Ještě eviduji žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Ještě jednou zazvoním, abych přivolal kolegy a kolegyně z předsálí a požádám vás, abyste se přihlásili svými elektronickými kartami. Počkám, až se ustálí počet poslankyň a poslanců.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 29. Přihlášeno je 93 poslankyň a poslanců, pro návrh 10, proti 67. Váš návrh byl zamítnut.

Běžně takto označujeme jedince, který riskuje značnou ztrátu, resp. výsledek určité činností tím, že nezná veškeré možnosti nebo okolnosti svého počínání a ponechává výsledek náhodě či pravděpodobnosti. Z pohledu společenské závažnosti představuje pravidelnost úkonu zpravidla významnější znak než jednorázový úkon. Můžeme říci, že na onen prvek pravidelnosti reaguje i občanský zákoník.

Požádám vás, kolegyně a kolegové o ztišení. Přečtu ještě jednu omluvenku, která ke mně dorazila, a to je, že omlouvám pana poslance Ivana Gabala dnes od 22 do 7. 10. deváté hodiny ranní ze zdravotních důvodů. Požádám vás, abyste v případě, že máte něco důležitého k řešení, šli do předsálí, aby bylo slyšet, co se zde přednáší. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

Přičemž uzavírat tento druh smlouvy je umožněno pouze se subjektem, jemuž bylo k tomuto účelu uděleno povolení na základě a v mezích zákona.

Co jsou to loterie a jiné podobné hry.

Tento okruh souhrnně pojmenovává jako loterie a jiné podobné hry a obsahuje jejich generální definici v § 1 odst.

Dále v § 2 stanovujeme demonstrativním výčtem činnosti, kterými se rozumí loterie a jiné podobné hry a vymezujeme tak jednotlivé druhy zákonem upravených her.